Závěrem ještě jednou, je samozřejmě normální výživné platit, ale celé společnosti se prostě nevyplatí, když děti vyrůstají v chudobě, jejich rodiče jsou ve stresu a nejistotě. A z hlediska prevence můžeme podpořit, jak už bylo zmíněno... Já vás požádám o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Žádám Poslaneckou sněmovnu o klid. Tak prosím.

Tak vaše poznámka, paní poslankyně, vzbudila další neklid v sále.

Prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, závěrem bych zdůraznila podpořme rodinná centra, která mohou pomoci... Další fází je to, že budu jmenovitě jmenovat ty, kteří jsou v neklidu, a já bych byl opravdu nerad, abychom tímto způsobem museli postupovat, víte, že jsem to ještě nikdy neudělal, ačkoliv to můžu udělat, pak je to zbytečně veřejně nepříjemné. Tak prosím o klid. A prosím. Takže potřetí a naposledy.

Věříme, protože jsou to věci preventivní, že se v tom příštím rozpočtu na ně najde trošku více prostředků. A co se týče cochemské praxe, tak je dobře, že bude také k tomu návrh zákona, je to prostě související problematika a je to něco, co nás posune jako stát správným směrem.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka také ne.

Hlasování, které provedeme jako první, tak tady máme od pana poslance Bauera návrh na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení.

Takže znovu jenom zopakuji, aby byl přehled. Žádost o odhlášení, dobře.

Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, zdvihněte ruku. Nefunguje? Tak kdo je proti zamítnutí?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Jiný návrh nevidím.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Ano, pan poslanec Ondráček.

Další návrh nevidím.

Kdo je proti?

Je nějaký další návrh? Není.

Děkuji za slovo.

Takže máme návrh tří poslaneckých klubů, jestli jsem tomu rozuměl správně, takže to je v souladu.

Návrh byl přijat. Nyní tedy přečtu omluvy.

Jedná se o